My jsme hlasovali pro zkrácení lhůty jako konstruktivní opozice. Ale já jsem jenom konstatoval, že paní ministryně není schopna to prosadit, a to je pravda. Mě ty důvody úplně nezajímají. Zato přichází každý týden s novým nápadem otevírat další a další zákony a domácí úkol nesplnila. To je prostě důležité si říci. A co dělají? To je rozhodující. Činy, ne slova! Já jsem zažil koaliční vlády, vy také, pane předsedo prostřednictvím pana předsedy. Moc dobře víte, že když něco hodně chce koaliční partner, tak si prosadí minimálně projednání. Takže daně katastrofa! Všechno hrozné!

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní se budeme věnovat návrhu pana poslance Valenty, který navrhuje zařazení nového bodu, snad to budu tlumočit správně Nepřípustné politické zasahování Senátu do nezávislosti České televize by byl název tohoto nového bodu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. O pevném zařazení již nebudeme rozhodovat.

Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu Ústavní dopady nebo dosahy novely zákona o veřejném zdraví.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro?

Návrh přijat nebyl. Budeme tedy hlasovat o alternativním návrhu zařadit ve čtvrtek 17. 12. v 11 hodin tento bod. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nejprve žádá o zařazení nového bodu Informace o stavu České pošty podaná ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jako poslední navrhuje pan poslanec Grospič bod 152, sněmovní tisk 380, zařadit po pevně zařazených bodech ve středu 16. 12. Je to bod o spotřebitelském úvěru, druhé čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti?